Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, na základě osobní zkušenosti zástupce výrobní firmy z Vysočiny si vám dovoluji položit následující interpelaci. Zajistila potřebná potvrzení o zajištění jejich ubytování a to vše na základě přiděleného čísla z registru MPSV.

Obdržel ovšem informaci, že vlastní akt podání žádosti je nejednoduchý a zejména dlouhodobý problém. Ten údajně spočívá dle jeho názoru v nedostatečném personálním vybavení ambasády České republiky potřebným ke zvládání plynulého příjmu uvedených žádostí. Moje otázka tedy, vážený pane ministře, je, zda můžete prosím potvrdit tuto domněnku nebo tuto skutečnost, že situace na konzulátu v Hanoji je tak velmi složitá.

Děkuji za odpověď. Děkuji vám za vaši interpelaci a požádám pana ministr o odpověď. Ano, děkuji. Předpokládám, že se tedy jednalo o žádosti udělení dlouhodobých víz, pracovních nebo zaměstnaneckých karet.

Víceméně funguje. Problémy jsou na třech úřadech, to je Ukrajina, Mongolsko a právě Hanoj, tedy Vietnam. To je ten, o kterém vy mluvíte. Dá se říci, že protože ten systém funguje na základě toho, že vy se můžete online přihlásit, ale jste odkázán na to, jestli tam naskočí volné místo. To znamená, že dostat se do toho systému nemusí být jednoduché, protože se vám nepodaří se přihlásit zrovna, když naskočí to volné místo.

My jsme to schopni nějak teď řešit, nebo hledáme způsob řešení na Ukrajině, kde jsme skutečně zvětšili množství pracovníků, kteří tam jsou. Budu předkládat dokonce do vlády další žádost o další zvýšení pracovníků ve Lvově. Už jsme tam čtyři přidali, teď bychom přidávali další. Takže na Ukrajině jsme vytvořili systém vzhledem k tomu, že tam je také podobná situace a určitý vysoký zájem.

A tam díky tomu systému jsme schopni dnes nabírat řekněme 330 měsíčně. Ale to je Ukrajina. V případě Vietnamu to je zvláštní příběh. A my uvažujeme také o tom, že bychom tam zvolili nějaký způsob, jak to urychlit. Ale já vám teď nemohu slíbit, že bych do Vietnamu byl schopen jen tak přijmout nové pracovníky, protože tam nemáme nové budovy.

Tady jsme se už zřejmě dohodli, takže na vládě budeme schopni to mít schváleno a budeme moci to posílit a budeme moci zvětšit počet těch zaměstnanců, které si ty podniky tam najdou, a my je budeme schopni tím fast trackem vlastně přijmout. V případě Vietnamu by to bylo daleko dražší. Takže vám tady nemohu říci, že ve Vietnamu jsme schopni během krátké doby tu situaci zásadně zvrátit nebo ji změnit tak, jako třeba se nám to daří částečně a bude se to zřejmě ještě více na Ukrajině. A důvod, proč by to byla větší, komplikovanější diskuse, protože na to, abychom to mohli rozšířit, potřebujeme spolupráci několika ministerstev. Spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva průmyslu. Takže to není jenom věc Ministerstva zahraničí. A vytvořit podobný projekt pro Vietnam říkám, některé věci tam plánujeme, ale jít touto cestou není jednoduché, protože náklady by byly zřejmě daleko vyšší, než jsou náklady, které dneska máme na Ukrajině, kde se snažíme ten systém učinit průchodnějším.

A dovolte, abych vám řekl, že tady bohužel určité faktory jsou také, které způsobují, že to je komplikovanější, protože tam jsou určitá rizika, o kterých se také musíme bavit a která vlastně také limitují to, že bychom to jenom tak rychle zprůchodnili, protože bychom museli zároveň garantovat, že jsme schopni zvládnout i bezpečnostní hlediska. Ale chápu. Konec.

Takže děkuji. Také děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s problémem, který se týká zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Porušují ho vždy, když chtějí složit nebo naložit náklad pro obchody a restaurace nebo nechat vystoupit či nastoupit cestující u hotelů. Nemají kde zastavit a jediná možnost pro ně je stát ve druhé řadě vozidel. Bohužel se tento problém netýká pouze Prahy, ale i ostatních krajských měst, bývalých okresních měst i některých obcí. Protože se výjimka ze zákona nevztahuje na všechny profesionální řidiče v zásobování a dopravě osob, proč má být profese řidiče taxislužby upřednostňována před jinými, když se de facto jedná o podobnou činnost, a současně platné ustanovení zákona nelze vnímat jinak než jako otevřenou diskriminaci vyjmenovaných nebo zmíněných řidičů? Děkuji za vaši odpověď. Děkuji vám a požádám pana ministra o odpověď. Prosím.